Další část volitelných příspěvků, tedy příspěvků na volitelné programy, hradí Ministerstvo dopravy ze svých prostředků, řádově desítky milionů korun. Tyto prostředky ale nejsou na aktivity vědy a výzkumu.

Co se týká rozšíření počtu rozpočtových kapitol. Já se domnívám, že není důvod je rozšiřovat, protože zákon o podpoře vědy a výzkumu definuje možnosti a podmínky, kdy lze vědu a výzkum podporovat.

Zákon v současné době také rovněž přesně definuje způsoby a časovou souvislost, jak je rozpočet připravován, a je tedy nezbytné, aby byl dodržován všemi kapitolami.